Byla to opravdu pomoc invalidním důchodcům, matkám samoživitelkám, těm v obtížné situaci.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k tématu mé interpelace. Vážená paní ministryně, s ohledem na vaši nečinnost vůči orgánu parlamentní kontroly, tedy vůči výboru pro obranu, a občanům vás žádám o seznámení poslanců a veřejnosti s parametry zakázky pásová bojová vozidla pěchoty. Očekával jsem, že když byl na dnešní den svolán mimořádný výbor pro obranu, přijdete nás s parametry této pro obranu historicky nejdražší zakázky seznámit. Účast na výboru jste odmítla a o parametrech zakázky jste nás veřejně neinformovala, tudíž vás žádám touto cestou. Jedná se o veřejné prostředky a já vás žádám o veřejné informace. Děkuji.

Proč to říkám?

Zároveň je tady věc, že nepřicházejí důchody, které mají dostávat naši důchodci.